Je to hluboko pod úrovní dosahovanou v západoevropských zemích.

Takže tato opatření jsou naplánována do konce letošního roku.

Tady proběhla debata o důchodech. Ano, důchodová reforma, to je určitě, můžete nám vyčítat důchodovou reformu, desítky let se neudělala.

Ale je důchodová komise, tam jsou všichni zastoupeni, tak ty návrhy, které jsou, jsou zatím na výdajové stránce.

Takže myslím, že důchody jsou jasné. Vždycky to byla naše priorita, důchodci, jejich lepší život. A v tom žebříčku v Evropě, i když my navyšujeme na rozdíl od našich předchůdců, tak stále je to málo. Naše vláda potřebuje čas.

Vicepremiér pro hospodářství Havlíček a jeho tým připravují restart ekonomiky založený na transformaci průmyslu, energetiky a dopravy.

Máme k tomu dobré předpoklady.

Určitě není nejlepší čas pro politické spory a hádky.

Je to i naše povinnost vůči veřejnosti. To byl pan premiér a teď ještě před otevřením rozpravy mám žádost o vystoupení nového pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Takže pane ministře to je vaše premiéra ve Sněmovně, vystoupení? Tak prosím, máte slovo, pane ministře. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za možnost promluvit zde. Já bych rád to, co řekl pan premiér, doplnil o nějaké konkrétní údaje, protože si myslím, že je to podstatné pro rozhodování stejně tak nás jako vás. Mám dva body, kterých bych se rád dotkl. Jedním je akutní epidemiologický vývoj a jedním je kapacita systému lůžek v České republice. Pokud se týká akutního epidemického vývoje, tak je potřeba říct, že objektivní pravdou je, že v České republice stále a významně probíhá tzv. komunitní šíření onemocnění.

Zdá se, že poslední opatření mají, a teď prosím mě opravdu vezměte za slovo, velký potenciál šíření zpomalit. Ale jenom tehdy, když je budeme striktně dodržovat. V současné době, a řekl to tady pan premiér, se nacházíme v klíčovém bodu zlomu, kdy v následujících dvou týdnech by mohlo začít docházet ke zlepšování situace a ke zpomalení rychlosti šíření viru v populaci, a což je naprosto zásadní, a dostanu se k tomu za chvíli, tím pádem následně ke snížení tlaku na nemocniční lůžka, kde se vám pokusím za chvíli definovat, o jak závažný problém se jedná. Proč tomu tak je, proč byste mi měli věřit, proč se něco takového děje? Právě proto, že opatření, o kterých mluvil premiér a byla přijata 14. 10., se nyní postupně začínají projevovat. Deset až čtrnáct dní minimum na to, aby se něco projevilo tak, abychom to byli schopni zachytit jako významnou a trvalou, statisticky významnou změnu. Došlo k poklesu hodnoty reprodukčního čísla, které se v současné době pohybuje mezi 1,1 a 1,2, a to je zásadní dále se nezvyšuje procento pozitivních testů vztažených na počet testů. Ačkoli se to tedy může zdát zvláštní, ale i poslední hodnota, resp. z předposledního dne, přes 15 600 nově diagnostikovaných osob, což je číslo obrovské, se zdá být známkou a teď mě prosím opět poslouchejte poklesu růstu. Nikoli poklesu jako takového, ale poklesu růstu, a tím pádem možného brzdění postupu epidemie. Rozhodující bude ovšem vývoj v následujících dnech, nebo spíše týdnech.